Dle dat ÚZIS, což je vlastně organizace, která spadá pod Ministerstvo zdravotnictví, lékárny vydávají na léky objem celkem 93 miliard korun. Léky hrazené ze zdravotního pojištění tvoří celkem 65 miliard korun.

Pacienti pak budou muset zaplatit dalších více než 300 milionů Kč. To, co jsem tady popsal, je možná pro vás nezajímavé nebo složité. Já jsem nechtěl vstupovat do nějaké diskuse nebo kritiky nebo vyprávění si o balíčku jako takovém, ale chtěl jsem tady uvést na číslech a na mikrofon, že prostě není možné ušetřit na lécích a zdravotnických prostředcích 3,2 miliardy podle zdrojů, které jsem já dohledal. A říkám to pro korektnost, protože jsme byli vyzváni panem ministrem Válkem, že budeme spolupracovat, že mám být korektní. Takže já jsem se chtěl věnovat dnes jenom číslům.

Děkuji, paní předsedající. Jenom historicky, a teď vysvětlím, proč nemůžete, já jsem také byl lehce v omylu, proč nemůžete mít ta data. Musíme se vrátit do historie.

To znamená, mámli například přístroj na měření tlaku, který si sám pro sebe koupím, je to zdravotnický prostředek k použití pro pacienta.

Nebylo to rozhodnutí žádného z ministra financí, ale byla to aplikace evropské směrnice. Tak to prostě technicky bylo. Tehdejší Ministerstvo zdravotnictví, zase bychom se dostali třeba osm let zpátky, rozdělilo ty zdravotnické prostředky takto do dvou kategorií. Ta směrnice už neplatí, my jsme se dohodli, že všechny zdravotnické prostředky budou v té nejnižší kategorii. Všechny.

To znamená, nemá smysl se teď bavit o jakémkoliv zdravotnickém prostředku.

Nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan ministr Stanjura. Já bych pro pana poslance chtěl říct čísla, z kterých jsme vycházeli.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

To tam, nikde jsem se to nedočetl, takže já to nebudu rozporovat a tady to jenom říkám na mikrofon, že prostě to vítám.

Takže děkuji. Prosím, vaše dvě minuty. Vážená paní předsedkyně, děkuji za slovo. Já jsem se chtěla jenom teď ujistit, protože pan ministr Válek říkal, že už ta směrnice o společné dani neplatí. To znamená, že se chci ujistit, že jsou tam upravené ty jednotlivé položky, zboží, služby a tak dále, co může být ve snížené a tak dále.

A to dřív nebylo možné, tak jak to říkal pan ministr Válek, to nebylo rozhodnutí české vlády, českého Parlamentu, nešlo to. Teď už to jde.

Nemusí, ale může být.

Nyní s faktickou poznámkou pan ministr Válek.